Děkuji. Má zájem pan zpravodaj garančního výboru o závěrečné slovo? Také nemá zájem o závěrečné slovo. Než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak požádal o vystoupení s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

Ano, rozumím. Této žádosti vyhovuji.